Já bych jenom doplnil, že vykonávám poslanecký mandát v tom regionu, kde tuto otázku lidé velice citlivě vnímají, protože na tom záleží jejich živobytí na dalších několik dekád a je to poměrně citlivá otázka. Takže samozřejmě naprosto legitimně se ptají, jestli to nemá nějaké širší souvislosti, a samozřejmě čekají na vyřešení této situace. Já si myslím, že je velmi důležité, aby se to skutečně došetřilo, a veškeré pochybnosti, které jsou s touto kauzou spojeny, aby opravdu byly objasněny do posledního detailu a aby ti pachatelé byli tedy odstíháni, protože v opačném případě je to bohužel jenom selhání na mezinárodní úrovni, které České republice opravdu neprospělo. Děkuji.

Šílené!

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Dobrý den, pane premiére.

Čas!